Děkuji panu poslanci Pilnému.

Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo.

Nemuseli bychom poslouchat ty normalizační a teď neřeknu to sprosté slovo. Dostali by se tam i nějací nezávislí umělci, protože samozřejmě ten umělec dostane tantiémy za to, že se jeho muzika hraje v rádiu.

Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo.

Skutečně všude existuje důsledná kontrola.

Ale musí nad tím být důsledná kontrola. A ta se uplatňuje skutečně výrazným způsobem. Jenom u nás to neustále pokulhává, a proto jsme svědkem toho, co se tady objevuje. Děkuji.

Ještě jednou děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Děkuju. Děkuji paní poslankyni.

Prosím, pane poslanče. Děkuji. Jenom velmi stručně bych si dovolil upozornit, že v systému jsou dva pozměňovací návrhy, které jsem předkládal a které se vztahují ke snížení administrativní náročnosti, a to především, nebo resp. jeden se týká, že v předloženém vládním návrhu novely je navržena povinnost ustanovit společného zástupce jen pro užití v rozhlasových, televizních vysíláních, tedy při profesionálním užití, a provozováním rozhlasového nebo televizního vysílání a v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu. Pozměňovací návrh směřuje k tomu, aby se k těmto ustanovením přidalo další ustanovení týkající se práva užití zvukového záznamu z reprodukčního zařízení. Uživatelé by tímto dosáhli na možnost, aby kolektivní správci byli povinni ustanovit společného zástupce v případě použití reprodukované hudby v jednotlivých provozovnách.

V případě schválení tohoto návrhu dojde ke snížení administrativní zátěže a finančních nákladů.

Nebudu to více rozebírat. Jenom chci upozornit, že byť jsou vloženy v systému, nebudu se k nim samostatně přihlašovat, neboť jsme se v rámci zjednodušení rozhodli, že vytvoříme komplexní pozměňovací návrh, který si osvojil pan poslanec Procházka, a bude obsažen tady v tomto návrhu. Je to z toho důvodu, že těch pozměňovacích návrhů je celá řada a obávám se, že při schvalování tohoto zákona vznikne jakýsi nepřehled a nemusíme schválit úplně to nejoptimálnější, co bychom chtěli. Děkuju. Hezký dobrý podvečer, milé kolegyně, milí kolegové. Dostáváme se znovu ve druhém čtení k zákonu, který jsme společnými silami vrátili k novému projednání do výboru.

Chtěl bych poděkovat panu ministrovi za velmi vlídné jednání a za to, že jsme byli schopni se domluvit na tom, co vlastně chceme. Chceme zabránit skokovému navýšení poplatků, které plánují kolektivní správci. A tady si dovoluji nesouhlasit s panem poslancem Bendlem, který k tomuto zákonu říká, že když se nic nestane, nic nebude, tak se vlastně nic neděje. I děje. Od 1. ledna se zvýší ty poplatky o 50 % jenom u OSA a dalších kolektivních správců později také a to znamená přesně to, co jsme nechtěli. Oni se velmi snaží a produktem toho je ten chaos, který vzniká i při těch pozměňovacích návrzích, při projednávání v různých výborech.

Druhým pozměňovacím návrhem, který byl vypracován společně s Ministerstvem kultury, byl návrh 5055, který ale bohužel byl implantován právě na ten návrh, o kterém tady mluvil pan poslanec Kořenek, ten společný návrh kulturního podvýboru, který ale obsahuje tady tu problematickou stať pana kolegy Procházky, o které tady už mnoho zaznělo, a to jsou právě ty kopírky a tady ty nesmysly, které způsobí jak samosprávám, tak univerzitám i dalším veřejným institucím obrovské problémy.

Nechceme rušit soukromoprávní vztah, jak tvrdí někteří kolektivní správci. Jde o to, aby to monopolní postavení, které mají, nebylo zneužíváno.

Děkuji za pozornost. Děkuji, pane místopředsedo. Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Pokud ne, obecnou rozpravu končím. Zeptám se, zda je v této fázi zájem o závěrečná slova po obecné rozpravě. Není tomu tak. S přednostním právem? Zeptám se ještě pana zpravodaje, protože jsem převzal řízení, zda nepadl nějaký návrh, o kterém bychom teď měli hlasovat. V tom případě můžeme pokračovat. Otevírám podrobnou rozpravu.